Také chci připomenout, že docela výrazně sociálně pomohlo zavedení výchovného, o které jsme tady v posledních letech vedli mnohokrát velmi intenzivní debatu.

Často jsme slyšeli zdůvodnění i s ohledem na to, že třeba ten náš návrh není legislativně technicky správně, a podobně. Nakonec se nám výchovné podařilo prosadit. Bylo prosazeno, a to říkám korektně, na návrh Romana Sklenáka napříč, myslím, podporou celé Poslanecké sněmovny.

Myslím si, že není fér tady říkat, že ta komise nic nevyřešila, nic neposunula.

Poslední, co chci tady zmínit, je ten náš konkrétní návrh. Ten náš návrh se týká opravdu jenom té úpravy té červnové mimořádné valorizace.

Děkuji vám moc za pozornost.

Velká část se tady věnovala věcem, které úplně nesouvisí se strukturou té debaty, kdy jsme tady postupovali po částech, jako bylo potvrzení stavu legislativní nouze. Já tady chci ještě zmínit jednu důležitou věc, a to je právě to, co tady bylo některými zmiňováno, a to je otázka postupu, který tady byl zvolen.